Já k tomu, co zde již bylo řečeno, jenom přidám ještě možná jeden úhel pohledu. Chtěla bych zdůraznit, že kompenzační pomůcky se týkají samozřejmě také dětí. A pro děti to, že jsou pohyblivé, že se dostanou, jak říkal pan předkladatel, pan poslanec Kaňkovský, za okna svého bytu, znamená nejenom to, že je to příjemnější, ale pro děti, pro mladé lidi to znamená také výrazný impuls k osobnostnímu rozvoji, tedy lepší podmínky pro to, aby se zařadili do života.

Ještě možná jedna připomínka a ta se týká toho, že jestliže propustíme tento návrh zákona, jestli bude přijat a jestli lidé dosáhnou na podporu pomocí kompenzačních pomůcek, tak to také může znamenat velkou pomoc a velký posun v jejich životě, v kvalitě jejich života. Lékaři, odborníci, uvádějí, že kdybychom věnovali více pozornosti a vytvořili lepší podmínky pro rehabilitaci právě proto, aby se lidé se zdravotním postižením mohli více pohybovat, aby jim bylo pomoženo, tak až třetinu lidí jsme schopni dostat zpátky do plnohodnotného života včetně možná pracovního procesu, do práce.

Další třetině lidí jsme schopni pomoci skutečně zlepšit kvalitu jejich života.

Jsme připraveni, a teď mluvím zase i za paní ministryni, určitě debatovat o možných pozměňovacích návrzích, o vylepšení tohoto návrhu. Ale budeme velmi rádi, když tento návrh zákona bude schválen, když bude dobře projednán, aby skutečně lidem pomohl. Děkuji. Prosím máte slovo.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěl tuto novelu také velmi podpořit a myslím si, že to, co se dvacet let opomíjí, a to je sociálnězdravotní pomezí, je něco, co bychom měli opravdu aktuálně řešit.

Měli bychom opravdu důstojně, kvalitně a komplexně řešit problematiku sociálnězdravotního pomezí. Tento návrh je jedním z dílů tohoto řešení, byť samozřejmě nový komplexní zákon, který by se měl opravdu velmi rychle, jak paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího říkala, je něco, co by opravdu mělo být prioritou této vlády. Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kaňkovský. Já jenom budu teď krátce reagovat na všechny předřečníky a děkuji za podporu tohoto návrhu zákona. A jenom možná k tomu, co tady řekla paní poslankyně Aulická prostřednictvím pana předsedajícího.

My se čím dál více potýkáme s tím, že nám přibývá lidí, kteří jsou takzvaně ležící. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou už odkázáni na trvalou péči osoby blízké, a je velmi dobře, pokud to může být osoba blízká, ale velmi nám chybí možnosti domácí rehabilitační péče. Ale pokud se týká té domácí rehabilitační péče, kterou ti ležící pacienti velmi potřebují, tak té se nám žalostně nedostává.

Protože to je skutečně problém, který nám narůstá, a pokud ho nebudeme řešit, tak bude dále narůstat. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Plzák se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, reaguji na svého předřečníka. Ona ta domácí rehabilitační péče, to je věc, která také visí na našich zdravotních pojišťovnách. Protože zdravotní pojišťovny, co vím, byly jednu dobu velmi skoupé v navazování dalších smluv. Dnes možná ty pojišťovny už k tomu přistupují příznivěji. Tak já nevím, jak my jako parlament tomuto můžeme pomoct. My všichni vidíme, jakým směrem a jakou rychlostí postupuje technologický rozvoj.

A chci se zeptat v rámci toho, jak jde vývoj neustále dopředu, kam až bude náš stát schopen všechny tyto věci proplácet. Děkuji. Nejprve je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Po něm pan poslanec Kaňkovský.